Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Děkuji za slovo.

Obsahuje návrhy na ustavení počtu pěti stálých delegací naší Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací. Opět důležitá informace. A zopakuji to ještě jednou. Je to stejný případ, jako u komise pro Ústavu.

Proto by se měly volit většinovým způsobem, tedy opět jednotlivě po jménech. Ze zvyklostí i pohledu do stenozáznamu z minulého volebního období bych si dovolil opět, pokud budete souhlasit, v tomto případě navrhnout vždy jedno hlasování k jedné delegaci.

Pokud souhlasíte, před rozpravou za volební komisi dávám návrh, prosím, abychom o tom ale raději hlasovali, abychom si to pojistili jedním hlasováním, že stálé delegace ustanovíme vždy en bloc jedním hlasováním ke každé delegaci. Já vám děkuji, pane předsedo. Otevírám v tomto bodě rozpravu. Není tomu tak. Rozpravu končím. Ještě jednou poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby předkládal jednotlivé návrhy.

Zahajuji hlasování.

Je někdo proti?

Tento návrh o hlasování byl přijat. Prosím, pane předsedo. První ze série pěti delegací bude stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Ta má osm členů a podle mezinárodních dohod by mezi osmi zástupci měly být minimálně dvě ženy.

Budeme hlasovat podle usnesení volební komise, jak nám to přednesl pan předseda. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dalším návrhem bude ustavení stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO.

Jak vidíte ve svém usnesení, je to tedy počet deseti poslanců a poslankyň. Já vám děkuji. Budeme tedy hlasovat o usnesení předloženém předsedou volební komise, jak vám bylo rozdáno.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Třetí hlasování je o stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. Tato delegace se ustavuje v počtu čtyř členů a jednoho náhradníka. Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení volební komise. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo.

Tady si dovolím krátký komentář. Podle mezinárodních dohod by v delegaci měly být zastoupeny ženy přibližně ve stejném poměru jako v národním parlamentu. My jsme tuto informaci přednesli na volební komisi. Tento požadavek Sněmovna v návrhu bohužel v tuto chvíli nesplňuje. Mezi pěti členy je jedna poslankyně, paní poslankyně Miroslava Němcová, ovšem mezi náhradníky jsou zatím v tuto chvíli pouze páni poslanci. Pokud v rozpravě nebo teď nemáte nikdo jiný návrh, navrhuji, abychom takto stálou delegaci ustavili. Jestliže bychom se k bodu měli vrátit, tak by mělo dojít k dohodě mezi poslaneckými kluby, mezi náhradníky případně k jedné výměně. Každopádně v tuto chvíli za volební komisi dávám návrh na ustavení této stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, jak bylo navrženo v usnesení komise, v počtu pěti členů a pěti náhradníků. Já vám děkuji. V této věci už byla vedena rozprava. Námitky vůči tomu žádné nepadly. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh, jak jej přednesl předseda volební komise. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.